To bylo přece příčinou prostě toho, že se ještě daleko nebo hluboko před agresí Ruska na Ukrajině začaly samozřejmě ty věci dít, protože se odstavovaly desítky bloků, které by normálně byly v rezervě. Ale ten začátek byl daleko dřív a ten začátek se opravdu jmenuje Energiewende.

Takže říkat, že to nemá žádnou souvislost, je nesmysl. Němci určitě se k tomu rozhodnutí dostali po nějakých debatách, je to taky velmi průmyslová země. Dneska vidí, že to rozhodnutí bylo fatálně chybné, a mají s tím velké starosti. Samozřejmě on byl právě důvodem toho, aby ty země postupně ty vysoce emisní bloky odstavovaly, a tudíž jsme dneska bez rezerv. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Já mám takovou jednoduchou otázku, na kterou je složitá odpověď podle mě. Ne faktickým hlasováním, ale reálně ano.

Ale to, co se dlouhodobě dělo v energetickém mixu v našich sousedních zemích, byl výsledek voleb, ať se nám to líbí, nebo ne. To je prostě pravda.

A dneska to vidíme. Vždyť si řekněme, jak to je. Předseda Strany zelených je ministr hospodářství a spouští uhelné elektrárny.